Byť si přítomní poslanci ANO asi přáli, aby na to lidé zapomněli.

A co platilo, to z velké části rušil Nejvyšší správní soud, protože premiér sliboval vzdušné zámky, které nebyly možné. Vzpomeňme na zákaz cestování mezi okresy. Vzpomeňme, jak jsme nemohli opustit vlastní město.

To byl také ten krok, který nám pomohl situaci zvládnout?

Omlouvám se, pane ministře. Kolegové, kolegyně, prosím, abyste nepokřikovali na pana ministra a ještě takové hrubé výrazy abyste nepoužívali. Snahou nařídit občanům České republiky pod různými sankčními tresty povinné očkování.

Dnes se ukazuje, že ta situace šla zvládat jinak. Když jsem nastoupil na Ministerstvo zdravotnictví, zařekl jsem se, že už nechci žádné uzavírání společnosti a opatření budu rušit hned, jak to bude z odborného hlediska jen trochu možné.

To vše ve spolupráci s odborníky z Národního institutu pro zvládání pandemie.

Vzpomeňme si na to.

Nejdůležitější na ní ale je, že měla výsledky.

Reagujeme tak na doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí pro státy Evropské unie.

To, že to byl absolutní nesmysl, vím nejenom já, ale všichni kolegové zdravotníci v této místnosti.

Reálně to totiž postavit ani nešlo. To, co je tam potřeba postavit, a my to postavíme, je traumatologické centrum. Dům pro tyto pacienty a urgentní příjem. Je potřeba podpořit jednotlivá regionální onkologická centra.

Chápu, proč to asi může říci populista.